Já jsem si dovolil připravit dva pozměňovací návrhy. Reaguji na to, co zaznělo na školském výboru z úst zástupců Ministerstva školství. To zaznělo z úst pana náměstka Millera a já bych si dovolil na to reagovat.

Anebo zkusme tedy reflektovat to, co říká právě náměstek ministerstva školství pan Miller, že bychom tedy tento rok nějak doklepali, cituji přesně, a dali v příštím roce to navýšení takové, aby bylo adekvátní, a v letošním roce kompenzovali alespoň ty náklady na energie, které budou dvojnásobné oproti tomu, co se předpokládalo.

Určitě bych to nepodceňoval, protože především vysoké školy technického charakteru potřebují infrastrukturu, která je náročná na energetiku.

Také děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo.

Za prvé.

Podfinancování výzkumu a vývoje v České republice je dlouhodobé a je potřeba to změnit.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. A ještě než dám slovo paní poslankyni, přečtu došlou omluvu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila svůj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na změnu zákona o státním rozpočtu. Navrhuji zde odebrat jednu miliardu korun z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně z výdajového ukazatele dotace na obnovitelné zdroje energie, jejíž objem chce vláda touto novelou nedůvodně, přestože přislíbila tyto neefektivní veřejné dotace soukromým výdělečným subjektům postupně snižovat, zvýšit o neskutečných 6,6 miliardy korun.

Tuto jednu miliardu korun navrhuji přesunout do rozpočtové kapitoly pro Ministerstvo pro místní rozvoj na výdajový ukazatel dotace Státnímu fondu podpory investic, konkrétně na podporu půjček na bydlení našim pracujícím rodinám v rámci projektu vlastní bydlení. Jedná se zde o navýšení objemu prostředků, které byly již bohužel vyčerpány v průběhu letošního jara. Velmi společensky důležitého a potřebného projektu půjček mladým manželům a rodinám na pořízení či rekonstrukci bydlení, což je v současné době záležitost prvořadého veřejného zájmu.

Poptávka zde výrazně převyšuje nabídku a v současnosti nefunguje vůbec, což je opravdu problém. Děkuji. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský. Připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já tady uvedu svůj evergreen, to je příprava na krizové situace, protože si myslím, že tato otázka je dlouhodobě jak myšlenkově, tak finančně podceňována a poddimenzována. Tato nestabilita může vyústit v další masívní nárůst cen energií, který těžce postihne náš průmysl i kvalitu života našich občanů.

Tato skutečnost bude mít během několika dní drtivý dopad na fungování naší společnosti a s velkou pravděpodobností povede ke kolapsu či rozpadu civilizace. Je proto nutné se snažit všemi dostupnými prostředky tomuto zabránit či zmírnit dopady tohoto inzultu.